Paní ministryně, děkuji. Děkuji.

Ale na něco lze reagovat hned.

Takže asi tudy se budou rodit nějaká výkladová stanoviska. A myslím si, že to bude jedno z prvních, co se na nás budou obracet.

A výkladová stanoviska budou vznikat. Poradci prezidenta republiky. Já jsem taky poradce, ale nelobbuji.

Takže jak postupují ostatní, nevím. Já postupuji písemně a je to dohledatelné.

Jsou to oficiálně uznané komory. Je to samozřejmě jejich legitimní právo něco prosazovat, ale bude záležet na tom tedy, jakým způsobem asi. Takže ta stanoviska se určitě budou rodit. To jsme se jako velmi, velmi nad tím pozastavovali a radili.

Zákon vznikal za mých předchůdců. Myslím si, že na ÚPV se celkem povedlo jít do nějakého rozumného kompromisu. Takže pokud jste se tedy ptala, tak takto odpovídám.

Děkuji. A pokud již nevidím další přihlášky pan poslanec Hrnčíř.

Skutečně tam, kde se jedná o přidělování státních zakázek či dotací, i třeba v rámci samospráv, tak vlastně tenhle zákon vůbec neřeší. Já jsem s nimi samozřejmě také komunikoval. A docela mě zaujalo i třeba, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale právě ta Rekonstrukce státu dělala i průzkum mezi Čechy.